Otázka, do jaké míry se nám to podaří teď, je podle mého názoru nejistá.

Děkuju za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Děkuji. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které eviduji jedinou přihlášku a tou je paní poslankyně Fischerová.

Jinak řeknu, že se můj pozměňovací návrh týká zejména bodu, kdy regionální rada má ukončit svoji činnost poté, kdy Evropská komise uvědomí Českou republiku o uzavření regionálního operačního programu. Druhá věc je v rámci mého pozměňovacího návrhu město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych zareagovat na pár věcí, které zde padly. Nicméně já na ně ze slušnosti opravdu budu reagovat, na vše, co zde padlo. Tady musím zmínit, že existují v České republice, respektive fungují pouze dva. Musím říct, že to je ukázka toho, jak za poslední roky i minulé vlády tady tyto programy byly opravdu propagovány. Nicméně mým osobním cílem je zde zvýšit povědomí o přeshraniční spolupráci, což činím i tím, že se scházím se svými protipartnery v Polsku, Německu, na rakouské straně a na Slovensku. Navštívila jsem již několik projektů.

To si myslím, že je veliký úspěch. Ráda bych zmínila i prostřednictvím pana předsedajícího reakci na poznámky pana poslance Zahradníka ohledně ITI, IPRÚ a masek. Zbytek krajských měst mají takzvané IPRÚ.

Čili co zbývá, jsou masky.

Takže tady chci říct, že masky jako takové jako Česká republika a naše vláda vnímá jako v podstatě ty příjemce, kteří jsou schopní, mají a jsou schopni zpracovat své strategie, které tedy musí projít kolečkem na Ministerstvu pro místní rozvoj, protože jejich největší část, kterou chtějí financovat, patří do gesce MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Čili to se tady řešilo poslední čtyři roky. K panu poslanci Bendlovi, prostřednictvím pana předsedajícího, bych se ráda vyjádřila.

Teď bych ráda reagovala na pár zmínek, které zde padly, co se týká například Centra pro regionální rozvoj, a tím si dovolím reagovat i na paní poslankyni Fischerovou, částečně ve své reakci na všechny poznámky, které zde padly.

Naším cílem je, aby v každém krajském městě, a mluvím zde o krajských městech, byly pobočky Centra pro regionální rozvoj. A proč?

A tady bych také ráda zmínila všem přítomným, protože vlády se opravdu střídaly, že já jsem první ministr, který řeší situaci ohledně těch 460 zaměstnanců na úřadech regionálních rad po právní cestě a něco s tím dělám.

Nicméně zde chci zmínit, pokud my nebudeme akceptovat tuto novelu, tak já, respektive centrum není schopno přijmout žádného vedoucího pracovníka ze strany centra, protože nesplňuje podmínky služebního úřadu.

Zároveň bych chtěla zmínit, že zaměstnanci na CRR nejsou financováni pouze z OPTP, jak zde padlo.

Ráda bych zmínila, že se domnívám, že je velice pozitivní, jaké změny v rámci Centra pro regionální rozvoj právě nachází bez ohledu na to, jaké vlády byly u moci.